Otevírám obecnou rozpravu. Nemám do ní nikoho přihlášeného. Není tomu tak, obecnou rozpravu končím. V tom případě asi nebude zájem o závěrečná slova a pokračujeme rozpravou podrobnou. Ani tam nemám žádného přihlášeného v podrobné rozpravě. Pokud se nikdo nehlásí, končím i rozpravu podrobnou. Není ani o čem hlasovat, můžeme tedy ukončit bod číslo jedenáct.